O něm tady proběhla větší diskuze. Je to ona problematika odtahu vozidel, případně dopravních zařízení, jako jsou koloběžky, sdílená kola a podobně, z chodníků. Garanční výbor bez stanoviska. A pan navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

E6 zavádí do bodového systému dvoubodový postih za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením. Stanovisko garančního výboru je kladné. A navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Tak tím je tedy nehlasovatelný E8. Stanovisko garančního výboru kladné. Pan navrhovatel?

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Garanční výbor tento návrh nedoporučuje. Pan navrhovatel? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Nyní návrh E10 kolegy Čižinského. Garanční výbor tento návrh nedoporučuje.

Návrh byl zamítnut. Další návrh?

Garanční výbor v tomto případě je bez stanoviska. Pan navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

Klid, prosím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím Sněmovnu o klid, aby bylo rozumět zpravodaji, o kterém návrhu hlasujeme. Pane zpravodaji, pokračujte. Děkuji, traktory jsme vyřešili.

Když tato projde, tak nebude hlasovatelná G1.

Pan kolega cyklisty řeší ve dvou variantách G1 a G2.

Proceduru jsme si schválili, takže nejdříve rozhodujeme o G2, tedy o té mírnější variantě. Pokud bude schválena, je logicky G1 nehlasovatelná.

Kdo je proti?

Děkuji.

Návrh byl přijat. Další návrh? Jeho první návrh, který chce omezit tranzitní dopravu kamionovou na komunikacích druhých a třetích tříd u vozidel nad 12 tun.